Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď.

A ti záchranáři nepatří státu. Nepatří. A pokud je tady velká debata o tom, že údajně kraje o něco přišly, no tak záchranáři patří krajům. A my jsme jim dali tu odměnu.

Takže záchranáři určitě mají naši úctu, protože i když ten vir jsme zatím zvládli, no tak samozřejmě oni vlastně zasahují u nehod, u dalších různých katastrof.

Já bych to tak neřešil. Podávat trestní oznámení si myslím, že není důvodné, že je potřeba řešit věci komunikací. Já bych to tak určitě nedělal. Není to dobrý postup, k ničemu nevede.

A proto si myslím, že je to škoda, že se to řeší takovou formou, je to zbytečné.

Děkuji za odpověď.

Děkuji.

Ale já jsem přesvědčen, a my přijdeme s návrhem, že zkrátka jim to nahradíme, bohatě nahradíme. Určitě nepřijdou.

A tady vystupoval pan Čižinský, který říkal, že to není pravda.

Děkuji. Takže tam je všechno napsané.

Takže Praha je v balíku a prosím vás, plňte memorandum. Pan poslanec Jelínek se omlouvá z dnešního i zítřejšího jednání z rodinných důvodů. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Určitě si toho cením.